Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl otevřít ještě jedno téma, které velmi souvisí s tou podporou skupin ohrožených současnou krizí způsobenou koronavirem, a to jsou agenturní pracovníci. Proto jsem připravil doprovodné usnesení k tomuto tisku, kde Poslanecká sněmovna žádá dvě věci: za prvé upozorňuje vládu na extrémně obtížnou situaci řady osob zaměstnaných skrze pracovní agentury; za druhé vyzývá vládu, aby připravila opatření na odvrácení hrozících sociálních a bezpečnostních dopadů vysoké nezaměstnanosti stávajících agenturních pracovníků.

Nicméně to není úplně důvod neřešit situaci lidí, kteří teď jsou akutně zasaženi tou hospodářskou krizí. A je potřeba řešit několik věcí. Za prvé návratovou politiku. Typicky lidé, kteří přijdou o práci, usilují o návrat domů, to je v dnešních podmínkách velmi obtížné. Myslím si, že tady by jim vláda měla podat pomocnou ruku. Stejně tak je potřeba řešit to, aby nepřišli o ubytování, a řešit bezpečnostní situaci v těch lokalitách. Zajistit jim potraviny a hygienické pomůcky, aspoň ty základní. Aby skutečně v těch lokalitách s velkou koncentrací agenturních pracovníků, kteří mohou přijít o práci, nenastala špatná sociální a bezpečnostní situace, tak jsem si dovolil upozornit vládu na tento problém prostřednictvím doprovodného usnesení k tomuto tisku.

Takže alespoň víc vstříc těm, kteří odváděli odvody z práce jako všichni ostatní a teď propadli tím sítem, protože měli prostě smůlu.

Prosím, máte slovo.

A ten důsledek bude opět devastující, hlavně pro ty dva nejvíce ekonomicky postižené příhraniční regiony. Proto jsem, jak jsem zmínil ministrovi Hamáčkovi, navrhl systém, jak zajistit bezpečný pohyb osob, které cestují za prací, a to založený na chytrých elektronických řešeních.

A nejde jen o samotné umožnění překračování hranice, ale vlastně i o ušetření práce a času bezpečnostních sborů provádějících tu samotnou kontrolu.

Další v pořadí je pan poslanec Miroslav Kalousek, poslední písemně přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale oni ty fixní náklady musí platit dál. A pak je podle mého názoru povinností právního státu, který to myslí férově se svými občany, alespoň významně pomoct s těmito fixními náklady. Vůbec se nepohybujeme v pojmech jako náhrada škody nebo náhrada ušlého zisku. Absolutně ne.

Tak děkuji. Paní ministryně má zájem.